Děkuji. Děkuji, pane premiére.

Nejsme přesvědčeni o tom jako vláda, že je na pořadu dne prosazování obecného referenda. Myslíme si, že ani pro to nejsou podmínky v našem parlamentním systému, protože signály ze Senátu jsou, a myslím byly dlouhodobě, jednoznačné, že tam to také nemá většinovou podporu. Takže se na to díváme takto pragmaticky.

Jsou zde strany, které mají silný názor, jako je Občanská demokratická strana, kterou reprezentuji a za kterou opravdu mohu mluvit, že je dobré spoléhat se na instituty zastupitelské demokracie, které jsou velmi silné a spolehlivé, a že nechceme měnit náš ústavní systém tím směrem, že bychom zaváděli obecná referenda a tyto silné prvky přímé demokracie. Děkuji.

Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedající, děkuji za slovo.

Pokud tyto náležitosti pro mne z nepochopitelných důvodů nejsou k dispozici, tak se ptám, jakým způsobem je hodláte co nejdříve zajistit. Dále se ptám na vaše doporučení, jak bude postaráno o občany, kteří se již do krytu nedostanou, a jaký bude výběrový klíč pro pobyt v krytu.

Děkuji. Nyní má slovo pan předseda vlády Petr Fiala.

Vladimír Putin to používá i k tomu, aby vyděsil občany demokratických zemí a aby zasel tady paniku, ale samotné použití jaderných zbraní je krajně nepravděpodobné. Takže zachovejme si chladnou hlavu, rozum, nestrašme se navzájem.

Pokud jde o konkrétní otázky, které jste položil, v průběhu posledních desetiletí došlo ke změně používaných zbraní, což mění i způsob ochrany před nimi. Místo hromadných krytů se přechází spíš na systém improvizované ochrany, takzvanou ochranu vnitřních existujících budov. Pokud jde o ty kryty klasické tak, jak jste je zmínil, podle údajů hasičů se jich na našem území nachází kolem šesti tisíc. Nejvíce jich je na území Hlavního města Prahy, kde samozřejmě jako určitá forma krytu může sloužit metro, které má velkou kapacitu.

Tolik asi takto. Pokud chcete další detaily, ochranné bunkry evidují na svých stránkách hasiči a celkem ta informovanost po této stránce je poměrně velká.